Skutečně, lidovci se neúčastnili některých jednání, protože lidovci nebudou legitimizovat extremistické strany. Našimi partnery jsou demokratické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně po volbách. A jenom pro vás, zástupci hnutí ANO, kladu řečnickou otázku, zda dosavadní postup vašich vyjednavačů nepovažujete za zradu na vašich voličích. Já vás chápu, vážení kolegové, všichni máte přednostní práva. Vidím vás, poznamenal jsem si.